Já bych prosil, abychom pana ministra zemědělství nutili k tomu, že má místo podpory zemědělců jako nepotravinářů naopak vymýšlet systém, který by právě prvoproducentům zlevnil jejich náklady, protože se to musí potom logicky objevit i v cenách potravin.

Očekával bych, že tady se za to bude pan ministr zemědělství bít při každé příležitosti. Zatím jsem nic takového nezaznamenal. Spíš neúčast ministra zemědělství na zákonech, které se zemědělství jako takového týkají, ať už to byly poslanecké návrhy, či dokonce návrhy vlády, kdy si sám pan ministr určil čas a Poslanecká sněmovna řekla ano, pojďme projednávat tento zákon, který se týká resortu zemědělství, a pak se pan ministr zemědělství omluvil a zastupoval ho tady někdo jiný.

Stejně jako nám odpoví, kde se najde nových 14 tisíc pracovních příležitostí v zákonu, který teď máme před sebou a který údajně přinese takováto, řeknu, pozitiva České republice. Kde je těch 14 tisíc pracovních příležitostí, koho se to týká, případně dokdy se tak stane. Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji.

Ten proces teď končí.

Proto můžeme teď ve druhém čtení, pokud se k němu dostaneme, ty záležitosti dořešit, protože nám ještě upravili konkrétní sazby, které na vysokoprocentní paliva máme zavádět.

Dále bych chtěl říci, že my v České republice hledáme alternativní zdroje, jak tyto naše závazky naplnit nejenom formou biopaliv první generace.

Padlo tady, že vysokoprocentní biopaliva se nezapočítávají do limitu. Není to pravda. Vysokoprocentní biopaliva se právě započítávají do celkového limitu, který tady byl diskutován.

V průměru plníme někde okolo 5 % celkově, povinně i vysokoprocentní.

To běželo ještě za vás, pane ministře.

Proto to bylo odděleno. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi.

My jsme si to počítali.

Proč jste to udělali, že za 14 dní budeme porušovat své závazky vůči Evropské unii? To jste udělali vědomě. Vědomě jste se rozhodli, že se vykašlete na závazky, které má Česká republika vůči Evropské unii, protože zisk Agrofertu je přednější.